A protože jsem se ptal na interpelacích a ptám se furt, tak bych se chtěl pana ministra zeptat na dvě otázky, protože si myslím, že od toho je Poslanecká sněmovna, aby se ptala členů vlády.

Já jsem si našel tři věci zatím omezení volného pohybu osob, pracovní povinnost pro studenty, pravidla pro subjekty kritické infrastruktury.

Já vám děkuji za vaši pozornost. Další přihlášky zatím nemám.

Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Tam mám velmi konkrétní otázky na pana ministra, konkrétně spočítané, co to znamená, jak zařídit, abychom měli zhruba 800 očkovacích týmů, které to zvládnou.

Protože řada operací, řada zákroků byla odložena a nás zajímá i třeba to, jak připravujete financování.

Ale když to shrnu, tak jde o věci, kde se projevuje manažerské diletantství.

Aby bylo každému jasné, že to znamená potřebnost zdravotníků a administrativních pracovníků v samostatném týmu ke každému tomu kontejneru s vakcínou. A teď jak to je na množství?

I velké nemocnice budou mít problém celý kontejner vyočkovat za třicet dní.

Ale na Ministerstvu zdravotnictví opět přestaly být zveřejňovány zápisy z pracovních skupin. Zápisy z pracovních skupin, poradních skupin pana ministra, nám mají dát aspoň nahlédnout do toho, jaké názory zastávají odborníci, co doporučují a podle čeho se pak vláda rozhoduje. A to je moje první otázka, kterou bych velice ráda, aby pan ministr zodpověděl.